Mohl bych reagovat, ale já nemusím.

Pravděpodobně Ministerstvo vnitra promýšlí nějakou aktivitu, jak by pomohlo podnikatelům. Já nevím.

Nic takového opět nezaznělo. Já bych chtěl, abychom to podrobili hlasování, aby se jasně ukázalo, kdo drží své politické sliby a kdo je ochoten cokoliv podepsat a pak za pár týdnů říct promiňte, já jsem proti, mně se to tedy fakt nezdá, ten obsah je nějaký divný a podezřelý.

A mohlo by se ukázat, že ten zákon má nějaké nedostatky, že potřebuje změnit, upravit, vylepšit, to samozřejmě ano. Když jsme změnili tady pravidla, že například pozměňovací návrh musí mít důvodovou zprávu, také jsme změnili techniku legislativy. Já myslím, že správně.

Fakt nerozumím té snaze. Říct jako obvykle velmi často a používají to možná všichni, abych nebyl útočný říct: v zásadě tuto myšlenku vítám. Správná snaha něco takového připravit a prosadit!

U ostatních místo tři dejme čtyři. To všechno se mohlo stát, nic z toho se nestalo. Je mi to líto, ale přesto věřím, že pan ministr, tak jak nepřesvědčil vládu, a to je pro koaliční poslance, vaše ministry nepřesvědčil, tak se nenechejte přesvědčit ani vy. Buďte stejní a podpořte nás.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

S přednostním právem, ale po faktických poznámkách. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan předseda Stanjura tady dnes používá silná slova. V předchozím tisku říkal, že to naše hlasování bylo alibistické, teď avizuje, že naše hlasování bude zbabělé, že někdo nechce dodržet své slovo a politický slib. A pak také je nepřesný, protože pod ten návrh se nepodepsal poslanecký klub sociální demokracie, ale jeho předseda. A problém není v tom, že bych třeba já změnil názor. Já si myslím stále, že ta idea, kterou nese tento návrh, je správná, ale také nejsem hluchý. Samozřejmě poté, kdy se o tom návrhu začalo diskutovat, tak se vůči němu velmi silně řada osobností vymezovala, včetně členů vlády pan ministr Pelikán, pan ministr Chvojka, včetně senátorů. Také nezapomínejme, že máme druhou komoru Parlamentu. A také výhrady měly i instituce. Připomenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Já totiž mám pocit, že tohle je podobný případ jako registr smluv. Prostě jsou zákony, které by měly být vládní z toho důvodu, aby prošly připomínkovým řízením, aby se jimi zabývala Legislativní rada vlády. Samozřejmě zákonodárnou iniciativu máme i my a další, ale upřímně já jsem přesvědčen, že poslanecké návrhy by měly být spíše drobnější záležitostí, a to není tento případ. A vzpomínám si a je to pro mě memento, když jsme nechali projednávat poslanecký návrh zákona o registru smluv. V určité chvíli jsme všichni viděli, že to je špatně, že to měl být vládní návrh, že tam mělo být to připomínkové řízení, ale nezastavili jsme to, a v podstatě důsledek byl ten, že jsme se registrem smluv zabývali čtyři roky, celé volební období. A já mám pocit, že tohle může být podobný případ. Takže nezměnil jsem názor, ale vnímám to, co říkají ostatní!

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Situaci beru vážně. Tady bylo řečeno, že někdo někoho nebere vážně. Je mi jedno, kdo je pod návrhem podepsán. Není mi jedno, co by se mělo schvalovat. Tento návrh není dobrý. Chybí v něm například provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny, protože vedle návrhu zákona a důvodové zprávy se ještě bude schvalovat výčet povinností pro podnikatele. Tato provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny například chybí. Já jsem ve druhém čtení předložil pozměňovací návrhy a tyto jsem řádně odůvodnil, zatímco musím konstatovat, že pozměňovací návrhy poslance Stanjury mají důvodovou zprávu, teď ji nebudu citovat přesně, poněvadž to nemám před sebou, v tomto smyslu toto je potřeba schválit. Upozorňuji na to, že tento návrh zákona vytváří duplicitu, protože zhruba před rokem jsme schválili tady na tomto místě novelu zákona o Sbírce zákonů, kdy se ukládá Ministerstvu vnitra, aby připravilo elektronický systém evidence zákonů, ve kterém by byla dohledatelnost předchozích verzí a jakási elektronická stopa.